Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Ano, děkuji, pane místopředsedo.

Zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Vypořádám se s návrhem na prodloužení lhůty u projednávání o 30 dnů, která je se souhlasem navrhovatele. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Pan poslanec Pávek. Děkuji za slovo.

Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ano, mělo být. Hlasování považuji za zmatečné.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale mám tady návrh na přikázání hospodářskému výboru. Je nějaký další návrh? Není. Nechám hlasovat o přikázání jako dalšímu výboru hospodářskému výboru.

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru hospodářskému jako dalšímu výboru. Tím jsme se vypořádali s tímto tiskem. Přečtu omluvy.